Já bych poprosil všechny o klid v sále.

Jenom pro vaši informaci, ještě v roce 2014 byl průměrný důchod 11 tisíc korun. Protože je tento rok pro seniory stejně jako pro všechny ostatní mimořádně tvrdý, zvolili jsme mimořádný jednorázový příspěvek.

Někteří z vás možná budou argumentovat tím, že to má přece pokrýt valorizace.

A mimochodem, 5 tisíc ročně, nebo jednorázově vychází 420 korun měsíčně. Seniorům tím pomůžeme, aby jim zbylo něco málo na věci, které nám mohou připadat stejně samozřejmé, ale důchodci si je nemohou dovolit. Co se týká průběhu výplaty jednorázového příspěvku, tak ten princip je jednoduchý. Nárok mají všichni, kdo v listopadu pobírali důchod nebo o jeho výplatu od listopadu včas požádali. O příspěvek jako takový nebude muset žádný z důchodců žádat, proběhne to automaticky. Česká správa sociálního zabezpečení ho automaticky vyplatí. Příspěvek bude vyplácen jednorázově, každý důchodce ho dostane jenom jednou.

A pokud chceme seniorům opravdu pomoci, potřebujeme jednorázový příspěvek schválit a vyplatit rychle. K tomuto návrhu, který je poměrně jednoduchý svou konstrukcí a byl dobře zacílen, se sešla celá řada pozměňovacích návrhů, které většinou s jeho podstatou, s podstatou novely tohoto zákona, nesouhlasí.

Návrh už nepočítá pro zvýšení důchodu s podmínkou dosažení 85 let, ale nahrazuje ji podmínkou uplynutí 25 let od první splátky důchodu.

V 85 letech by jako dnes dostali tisíc korun navíc jen ti, co přestanou pracovat a odejdou do důchodu předčasně. Proč tedy mají ti, co pracovali déle, dostat tisíc korun navíc později a ti, co např. pracují a zároveň pobírají invalidní důchod prvního stupně, by si o tisícovku mohli přilepšit klidně už v 50 letech?

Zásadně totiž zasahuje do zákona o dani z příjmů. Jedná se o návrh, klasický návrh daňové asignace. Navíc pozměňovací návrh je pro zásadní věcné a právní vady zcela nezpůsobilý k praktické realizaci, a nedá se tedy schválit. Pozměňovací návrh paní poslankyně Kovářové pod písmenem D. Jedná se o další přílepek k našemu návrhu a týká se doplnění návrhu zákona o další dávku, o tzv. mimořádný jednorázový rodičovský příspěvek. Návrh vůbec neřeší pomoc seniorům.

To by měla být ta systémová pomoc, která pomůže všem rodinám s dětmi, které mají buď propad životní úrovně, nebo snížené příjmy. Ale tento návrh do tohoto zákona zkrátka nepatří, je technicky chybně napsán a není stanoveno, kdy by byl nebo kdo by mimořádný rodičovský příspěvek dostal, ani jaké by byly podmínky pro výplatu.

První se netýká projednávaného příspěvku, ale změny termínu zvyšování. Pan poslanec navrhuje vyplácet důchody všem důchodcům ve stejný den, a to první den v měsíci. Pan poslanec argumentuje odstraněním nerovnosti při valorizaci.